Výborně.

Děkuji. Prosím pana poslance Petrů a po něm s přednostním právem pan předseda klubu ODS. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 22.

Také děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. To znamená, on navrhl pevné zařazení bodu 195 na 17 hodin, jestli se nepletu.

Oba dva tisky bychom mohli projednat najednou.

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, na rozdíl od většiny svých kolegů nebudu zařazovat návrh na nový bod, naopak žádám o vyřazení bodu.

Musím neskromně prohlásit, že moje předloha byla lepší než ta vládní, která se nakonec dostala do finálního znění, nicméně nepovažuji za konstruktivní, abychom po třech měsících znovu otevírali školský zákon. Věřím, že tímto krokem otevřu prostor pro to, aby se dostalo na projednávání bodů mých kolegů. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím pana poslance Kotta, který je zatím posledním přihlášeným. Pane předsedo, děkuji za slovo.

Děkuji za podporu. Ano, děkuji. Pokud ne, tak budeme hlasovat.

Nejprve bychom rozhodli o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 2. Návrh byl přijat. A nyní jednotlivé návrhy z pléna.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Tento návrh přijat nebyl.

Pokud není námitky, tak najednou. Ptám se, kdo je pro, Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Takže ve čtvrtek bod 78 po bodu 84. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Dobrá, budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 7.